Děkuji za slovo. Přijde mi poměrně úsměvné, když koaliční poslanec, který hlasoval, který je zodpovědný za schválení elektronické evidence tržeb, se po půl roce ptá, jak to vlastně bude fungovat, jak to bude fungovat v nemocnicích, zda budou platit ti nebo ti. Pane kolego Hovorko prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme tady o tom půl roku mluvili. Jak je vidět, ukončili jsme ji předčasně, protože konkrétně o tomto tématu jsme mluvili několikrát, protože to není jenom problém nemocnic, to je problém i školních jídelen.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já si myslím, že je úplně jedno, jestli předkládá otázku koaliční poslanec, nebo to předkládá opoziční poslanec.

Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Já bych se domníval, že přijetí návrhu zákona v této podobě povede tutově k poklesu důvěry a zájmu veřejnosti ve vztahu k doplňkovému penzijnímu spoření jako důležité součásti důchodového systému.

Ne, v pořádku, v tom případě obecnou rozpravu končím. Není tomu tak, ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si přihlásit se ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly podány do systému. Přihlašuji se k němu.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní pan poslanec Roman Kubíček v podrobné rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan poslanec Martin Plíšek v podrobné rozpravě. Děkuji za slovo.

Odůvodnil jsem ho v obecné rozpravě.